Prosím, aby své místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr spravedlnosti Pavel Blažek a zpravodaj garančního výboru, tedy ústavněprávního výboru, pan poslanec Radek Vondráček, ale nahradí ho, je tady změna zpravodaje.

Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Naiclerová, která má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vzhledem k předchozímu hlasování stahuji svůj pozměňovací návrh, který je vedený jako sněmovní dokument číslo 2451.

Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Není, přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích.